To znamená, že tento návrh je na této schůzi neprojednatelný, neboť není dodržena desetidenní lhůta, která je zákonná dle jednacího řádu. Ta debata byla poměrně velmi konstruktivní i na grémiu. Existují tady silné hlasy v rámci Poslanecké sněmovny, že chybí hlubší debata v rámci Poslanecké sněmovny, že odsouhlasit to silou dnes za jedno odpoledne by neprospělo vlastně nikomu. Debata pokračovala na výboru pro zdravotnictví s tím, že pokud by výbor pro zdravotnictví určil lhůtu Sněmovně pro projednání do 15. 6., to znamená, že by měla probíhat nějaká širší debata, pokud možno se zapojením nějaké expertní skupiny, a my bychom to zvládli třeba v průběhu toho variabilního týdne. Kdybychom nyní však hlasovali tak, že nesouhlasíme s legislativním stavem, se stavem legislativní nouze což se může stát, budeme respektovat rozhodnutí Sněmovny tak je to v podstatě neprojednatelné a já se bojím vzhledem k datu, které máme, tak klasickým řízením první, druhé čtení nejsme schopni už ten zákon přijmout. Jestliže má proběhnout nějaká parlamentní debata o návrhu, který na konci možná dozná zásadních změn, tak teď jestliže si přejeme debatovat, přejete si být slyšeni v rámci této debaty, tak bych vás chtěl požádat o to, abyste v tomto hlasování hlasovali pro a tím se otevřela možnost pro debatu s tím, že mám avizovaný návrh, že po uvedení tohoto bodu padne procedurální návrh, aby ten bod byl přerušen a aby se všichni ti, kteří k tomu mají co říct, mohli vyjádřit, dali bychom tomu široký prostor. Nicméně by proběhlo pouze druhé a třetí čtení a zvládli bychom to řekněme do měsíce.

Tak se nám tady opakuje situace, kterou jsme měli loni, že vláda předložila v legislativní nouzi novelu o ochraně veřejného zdraví, která měla obrovským způsobem rozšířit pravomoce ministra zdravotnictví, a jak to dopadlo víme všichni.

Takže ta situace se nám tady opakuje. Opět máme návrh novely zákona v § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, který Ministerstvu zdravotnictví umožňuje kvůli jakémukoliv infekčnímu onemocnění nařídit zákaz vstupu na veřejné nebo soukromé akce nebo do veřejných prostor každému, kdo nemá test, očkování nebo prodělanou nemoc. To, co je typické pro všechny zákony, které projednával Ústavní soud a u kterých shledal, že jsou protiústavní, tak má pouze velmi formální část důvodové zprávy, ve které je napsán názor navrhovatele, že návrh zákona není v rozporu s ústavním pořádkem. Takže není tam vůbec žádné vypořádání z hlediska principu proporcionality a nemyslím si, že je možné v tomto režimu zákon schválit.

Ale toto jde daleko za hranice všeho toho, co je potřeba z hlediska evropské legislativy, a pokud vláda spěchá na kvalitní návrh za tímto účelem, tak bych ji chtěl vyzvat, aby předložili nový návrh v legislativní nouzi, ten, který bude prodiskutován s poslaneckými kluby, prodebatován a bude se držet skutečně toho, co je nezbytně nutné. Těch problémů je tam celá řada. Já jsem tady mluvil nejenom o tom, že ten zákon, jak je předložen, se týká všech nemocí, nikoliv jen covidu. Takže toto jsou všechny věci, které samozřejmě na Ministerstvu zdravotnictví měli a mohli vyřešit, a nemá smysl, abychom to tady napravovali a narychlo schvalovali ve stavu legislativní nouze, protože ten návrh je opravdu extrémně rozšiřující, a naopak by bylo potřeba, aby Ministerstvo zdravotnictví, když sem předkládá návrhy, tak je neobstruovalo tím, že tam přidává do těch balíčků věci, které jsou daleko nad rámec stavu legislativní nouze, a pak se nám to tady celé komplikuje v Poslanecké sněmovně.

Nedomnívám se, že čte jednací řád zcela správně. Předseda Sněmovny může na žádost vlády rozhodnout, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve stavu legislativní nouze. Vím, že pan předseda tohle drží, že to tak říká, ale přesto jeho kompetencí je říct vládě: Nedělejte to, vemte si to zpátky. Nechává toto rozhodnutí na Sněmovně, ale pak prosím nechme Sněmovnu rozhodovat.

Tímto způsobem se jednat podle mého názoru nedá. Je třeba, aby ministerstvo oslovilo všechny poslanecké kluby, aby se našla minimalistická verze, která nám umožní cestovat do zahraničí, neobtěžovali se občané v této zemi, neobtěžovali se a nevymýšlelo se, že i na soukromé akce bude třeba předkládat nějaké antigenní nebo PCR testy.

Tam není, že může. Stav legislativní nouze já musím. Faktickou poznámku pan poslanec Grospič? Nebo do rozpravy? Děkuji, pane předsedo.

Potom bych chtěl říci, že vláda jde za rámec toho, co stanovují směrnice Evropské unie.